Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem B. Stanovisko? Paní ministryně?

Návrh byl přijat. Další návrh. Paní ministryně? Na požadavek z pléna vás odhlašuji. Požádám vás o novou registraci.

Stanoviska jsou souhlasná.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D. Pokud bude přijat, nebude pak možné hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A článek 3 bod 1. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Paní ministryně? Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.